Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, nově Státního fondu podpory investic, pro rok 2020. Navrhovaná změna rozpočtu řeší potřebu posílení finančních prostředků na program Výstavba, a to na dotační část ve výši 650 milionů a úvěrovou část ve výši 350 milionů jde tedy zhruba o 1 miliardu, která nebyla profinancována v roce 2019, to znamená, jde o zapojení prostředků roku 2019 do rozpočtu roku 2020 a dále na pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství ve výši 100 milionů korun, tak aby se mohly profinancovat všechny kvalitní projekty, které jsou zaevidované na fondu. Děkuji. A moc vás žádám o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 805/1. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Nicméně nemůžeme pokračovat, dokud nevyslechneme zprávu o jednání výboru, v tomto případě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím o to, aby se dostavil pan zpravodaj, což se právě stalo. Pan zpravodaj Ivan Bartoš má slovo. Potřebujeme návrh usnesení výboru, abyste nás s ním seznámil. Prosím, máte slovo. Výbor projednal návrh této změny na své schůzi a tato změna byla výborem schválena. Je to změna rozpočtu, která uf, pardon, já jsem přiběhl jedná se o převod nevyčerpaných prostředků z předchozího období, je zachováno jejich určení stále na program, nebo na věci týkající se Výstavby. Ano, děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych krátce vystoupil na podporu tohoto tisku.

První důvod byl, že obce neměly dostatečně naplněny zásobníky investičních programů a připravených akcí, a zadruhé, že ty původní podmínky, které tam byly, byly velice rigidní a starostové z toho měli obavy. Jsem velice rád, že naše připomínky byly zapracovány do nových pravidel, která byla vydána na začátku letošního roku.

Protože pokud budou investovat obce, tak podpoří i místní ekonomiku a místní firmy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, hlásí se pan poslanec Vojtěch Munzar. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo.

Děkuji. Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem.